Přestávka po poradu klubu ODS skončila. Mám tady ještě před zahájením prvního bodu naší schůze dvě přihlášky. Předseda poslaneckého klubu sociální demokracie a poté předseda poslaneckého klubu TOP 09. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dovoluji si jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a ANO 2011 vznést procedurální návrh, abychom dnes jednali i hlasovali po 19. hodině. Děkuji.

Já vám samozřejmě vyhovím, pane předsedo, ale protože jsem podle jednacího řádu připustil, že budete hovořit, když jsem vás ohlásil, tak ale teď ještě před tou přestávkou odhlasujeme hlasování po 19. hodině, protože je to samozřejmě hlasování bez rozpravy.

Kdo je proti? Děkuji. Hlasování pořadové číslo 14.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ona by byla úplně stejně platná, i kdybychom nehlasovali vůbec.

A pan předseda Sklenák pravděpodobně myslel, že po 19. hodině projednáme víc než jeden bod. Já se omlouvám. A jakmile jsem neřekl, aby se procedurálně i meritorně hlasovalo o návrzích zákona po nějaké hodině, tak opozice protestovala a říkala, že to není správně. Děkuji. Jenom pro příště.

Takže ještě chvilku před tou přestávkou ještě pan předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák.

Doufám, že není nikdo jiný přihlášen.

Já jsem nechtěl zdržovat, proto jsem požádal opravdu jenom do devatenácti.